Vy jako vládní většina opozici nezařazujete již dva roky celou řadu zákonů. My přitom máme stejnou zákonodárnou iniciativu jako vláda. Kdo se chová více, nebo méně mravně? My, když vám blokujeme jeden zákon, kde jsme schopni vyčíslit, že to je tunel na daňové poplatníky za mnoho miliard, anebo vy, když nám desítky zákonů vůbec nezařadíte na program, protože arogantně opovrhujete diskusí o našich návrzích?

Já zde eviduji ještě přednostní právo pana poslance Stanjury, jenom avizuji, že chci vyhlásit přestávku. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Já nebudu mluvit dlouho. Já jsem to říkal včera na tiskové konferenci.

My jsme pro to nehlasovali, pane ministře. Navíc jsme nepochopili, proč vy sami si do bloku třetích čtení zařadíte vratku ze Senátu.

S přednostním právem pan poslanec Kalousek.